Myslím si, že alespoň k tomuto byste se měli přihlásit všichni. Změní to život vám všem, protože všichni jezdíte do Prahy a z jakéhokoli směru. Nejvíc to pomůže Praze. Skutečně chci, aby to nebyla prázdná fráze na hospodářském výboru, s tím, že první informaci bych tam očekával dejme tomu někdy začátkem září. Pan ministr kýve, že ano. A od toho by se odvíjely tříměsíční cykly, kde bychom dostávali písemné informace a případně řešili tu situaci. Jenom upozorňuji na to, že nebudu váhat a v okamžiku, kdy bude jasné, že neděláte dostatečně manažersky dramatické kroky ke zrychlení přípravy, tak budu shánět opětovně podpisy pro svolání mimořádné schůze, jak jsem to udělal posledně. Děkuji za pozornost. Také vám děkuji, pane poslanče.

Požádám vás, pane poslanče Laudáte, abyste mi návrh doprovodného usnesení dodal v písemné podobě, protože jsem si ho nestačil poznamenat, a budeme pokračovat v obecné rozpravě. Jako další řádnou přihlášenou je paní poslankyně Semelová. Předávám řízení schůze.

Také bych se chtěla vyjádřit k výběru prioritních staveb, resp. k jedné stavbě, která ze seznamu vypadla, a to je Pražský okruh.

Nemá cenu se tady přesvědčovat o tom, že jde o naléhavou potřebu hlavního města, kam denně přijíždí či jím projíždí desetitisíce osobních aut a kamionů nejen z ČR, ale také ze zahraničí.

To samozřejmě komplikuje dopravu v metropoli a výrazně zatěžuje životní prostředí. Občané především dotčených městských částí si dlouhodobě stěžují na hluk, emisemi znečištěné ovzduší a další problémy, které způsobují zdravotní problémy obyvatel města. V současné době podepisují další petici, v níž požadují, a oprávněně požadují, urychlené řešení. Nemyslím si, že by bylo potřeba problémy, které zmiňuji, široce rozebírat.

Ve své předvolební řeči i na následné tiskové konferenci také ochotně slíbil konkrétní pomoc při řešení tohoto problému včetně zafinancování. V květnu letošního roku zařadila vláda Pražský okruh mezi prioritní stavby i do dopravní části vládního memoranda. To znamená, že u těchto prioritních staveb se bude při procesu EIA vycházet z již připravené aktuální projektové dokumentace, a nebude se tedy začínat od nuly.

Následovala však studená sprcha. Ministr životního prostředí tuto stavbu z prioritních staveb vyřadil, což znamená, že se musí celý proces EIA zopakovat. Tím dojde ke zdržení začátku stavby o dva až čtyři roky, navíc se může prohloubit i problém s jejím financováním. Dopady si jistě umí každý představit. Postihnou obyvatele Prahy, návštěvníky metropole i projíždějící řidiče. Nutnost dostavby chybějící části Pražského okruhu byla tento týden podpořena starosty jihovýchodních pražských městských částí. Cílem setkání bylo dohodnutí dalšího postupu pro dostavbu komunikace 511 ve zkráceném řízení. Znovu zdůrazňuji, že dostavba této chybějící části Pražského okruhu má význam pro ulehčení dopravy nejenom v jihovýchodní části Prahy, ale doslova v celé metropoli.

Současně pokud Praha zakáže vjezd kamionů do města, se výrazně zhorší v části Středočeského kraje.

Děkuji za pozornost.

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající.

Myslím si, že vše podstatné už tady řekl můj předřečník a kolega pan poslanec František Laudát. Já bych možná doplnil pár některých postřehů, které jsou myslím nezbytné k tomu, abychom si uvědomili celý rozsah a dopad novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Dnes jsme byli svědky toho, že pan premiér Sobotka na své tiskové konferenci celkem pompézně oznamoval, že zachránil miliardy a významné dopravní stavby v ČR. Chtěl bych upozornit, že se jedná pouze o deset dopravních staveb z téměř stovky dopravních staveb a že premiér Sobotka dnes hasí požár, který způsobil pan ministr Brabec.